Takže já jsem přesvědčen, že se tam všichni ti, kteří přemýšlejí nad znalostní ekonomikou, ekonomikou založenou na přidané hodnotě, kteří přemýšlejí nad tím, že chceme vytvořit chytrá řešení ve všech oblastech od zemědělství přes průmysl, energetiku, že se v tom najdou. Chtěl jsem poděkovat všem aktérům i vám některým, kteří se mi ozývají, a projednáváme s nimi některé vaše náměty. Každého názoru si v tomhle vážíme a musím objektivně říct, že i když jsme tam celou řadu věcí nezařadili, nebylo to proto, že by to byly špatné nápady.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám děkuji za to, že jsme minule schválili, byť těsně, pořad této mimořádné schůze. Vážený pane ministře, děkuji vám za informace, které jste přednesl jak minule, tak za tu aktualizaci, kterou jste přednesl dnes.

Má to jít do udržitelného hospodářství, do inovací, do digitalizace, tak si myslím, že bychom měli nalézt shodu, a proto jsme i také tuto mimořádnou schůzi svolávali, abychom se pobavili o tom, jaký typ vůbec projektů, ne jaké konkrétní, ale do jakých typů projektů to má jít a jak má vypadat ten proces a jak budeme potom posuzovat to, jestli ty konkrétní projekty, které budou předkládat žadatelé ať už ze státní správy, nebo ze soukromého sektoru, tak jak budeme posuzovat, že to naplňuje ty stanovené cíle, na kterých jsme se shodli v rámci celé Evropské unie.

Moc si cením toho, že vláda je vstřícná, zvlášť v poslední době.

Ale to jsme slyšeli už před Vánoci a pak jsme to slyšeli každý týden, takže toto nechci kritizovat teď, když už to v tom mezirezortu je, ale jenom bych rád upozornil na to, že to nějaké zpoždění nabralo. Pokud prostě tam byly nějaké neshody nebo potřeba na tom více pracovat, tak to je v pořádku. Ale chtěl bych tady otevřít otázku, kterou jsme s kolegy svolavateli této mimořádné schůze diskutovali, a rád bych slyšel třeba váš názor, pane ministře, zdali by nestálo za to si požádat Evropskou komisi, protože některé členské státy už to avizovaly, o odklad toho termínu odevzdání.